A ještě připomínám, že okruh pozemních komunikací se rozšíří také o ty dvojky a trojky.

Ale vrátím se k těm číslům. Bylo to komunikováno během loňského roku s Asociací krajů a bavíme se o nějakých zhruba 5 225 kilometrech silnic druhé a třetí třídy spolufinancovaných z prostředků Evropské unie u krajů, takže je potřeba vědět a říci, že pokud toto přijmeme, dojde k nárůstu nákladů na posuzování bezpečnosti u těch jak státem vlastněných pozemních komunikací, tak právě u silnic druhé a třetí třídy, kde náklady půjdou za jednotlivými kraji.

A řekl jsem to před chvílí, na jednu stranu se bavíme o nízkých desítkách milionů korun, což v celkovém rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši necelých 130 miliard je částka, snad mohu říci, malá, zanedbatelná, na druhou stranu takových drobných částek když se nasčítá více, tak už mohou být cítit, mohou být vidět.

A do třetice tady nesmím zapomenout na kraje.

Připomenu, a už jsem to říkal, že kraje od roku 2015, poté ještě minus dvě vlády zpátky od toho předchozího volebního období, vždy ze SFDI obdržely nějakou částku podle toho, jak ten který rozpočet vycházel.

My už jsme tady o tom mluvili letos v zimě při projednávání jak důvěry vládě, tak návrhu státního rozpočtu. Z opoziční role kvituji a velmi pečlivě sleduji i poměrně ambiciózní závazek nové koalice v programovém prohlášení, že kraje tedy tyto peníze budou dostávat veřejně řečeným slibem. Mělo by to být 6 miliard korun, ale ten dotaz tedy je, jestli bylo s kraji nějakým způsobem diskutováno o tom, že náklady zkrátka vzrostou, že Evropa to bude požadovat. To je jedna věc, na kterou bych se rád zeptal, nebo možná i varoval, aby tady zazněla, a druhá věc. To, co vím z praxe, to, co vidíme v terénu, je málo lidí, je málo projektantů, je málo znalců na oceňování pozemků, na přípravu záborových elaborátů a podobně, takže i tohle je dobré, aby zaznělo. Bude to znamenat poměrně velké nároky na vyšší kapacity právě auditorů, odborníků na bezpečnost a projektování komunikací. Samozřejmě, můžeme si to tady říct, asi teď nezpůsobíme, že najednou do technické školy někde do praxe těch lidí přijde víc, ale, jak jsem řekl, je to takovéto to B, které je potřeba i k tomuto tématu říci.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Další se do rozpravy hlásí pan poslanec Adamec. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pane ministře, velmi krátce zareaguji na proběhlou rozpravu, která tady teď zazněla. Já si myslím, že pokud to zvýší bezpečnost na komunikacích, tak je to správně.

Já jsem pro vše všemi deseti, na rozdíl od autorského zákona.

Já jsem chtěl připomenout, že mi nevadí zkrácená lhůta pro projednání, ale že budeme určitě navrhovat některé pozměňovací návrhy, a já bych tady chtěl říct o jednom, který se bohužel nepodařilo protlačit minulé volební období, a to byl pohyb strojů při rekonstrukci komunikací na stávajících komunikacích, kdy firmy musely dopředu žádat o povolení, které se vydávalo s měsíčním zpožděním, a dělalo to obrovské problémy z hlediska času, kdy třeba nebylo počasí na stavbu a podobně, takže ty firmy pak riskovaly, jezdily těmi stroji.

Já si myslím, že je to krok správným směrem, i když to bude stát peníze.

Bude to připraveno, není to žádný problém.